Ta dohoda je psána podle mého názoru na tak závažné téma příliš obecně, čili jednotlivé formulace nabízejí různý způsob interpretace.

Je tam spousta obecných ustanovení, která podle mého názoru nabízejí různou interpretaci.

Chci, aby pan ministr na mikrofon řekl, že jakkoliv nemění suverenitu České republiky v migračních otázkách a migračních politikách.

Myslím si, že to bude důležitá zpráva pro všechny.

Děkuji za případnou odpověď. Děkuji. Pan poslanec Skopeček byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Hlásí se, prosím, ještě někdo z místa do obecné rozpravy. Není tomu tak, tak obecnou rozpravu končím. Není, takže můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych s dovolením načetl za poslanecký klub SPD návrh usnesení k tomuto bodu, které zní: Migrační a azylová politika naší země musí zůstat v plné rozhodovací kompetenci České republiky. Navrhuji, aby se o navrhovaných usneseních hlasovalo v navrženém pořadí. Děkuji za pozornost. Dále je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Ondřej Benešík. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem dostal za úkol z výboru pro evropské záležitosti za prvé seznámit vás s usnesením, které jsme přijali před tímto jednáním, a za druhé taktéž navrhuji, aby o tomto usnesení hlasovala Poslanecká sněmovna a aby se usnesení výboru pro evropské záležitosti k Marrákešské deklaraci stalo usnesením celé Poslanecké sněmovny. Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po zprávě ministra vnitra Lubomíra Metnara a po rozpravě 2. trvá na tom, že v oblasti legální ekonomické migrace musí být zachován status quo, tedy aby pravomoci včetně rozhodování o výběru zdrojových zemí, počtu migrantů, jejich odborné kvalifikace, možnosti odmítnutí žadatelů atd. zůstaly v kompetenci příslušných orgánů České republiky; 3. trvá na důsledném rozlišování legální ekonomické migrace, nelegální ekonomické migrace a poskytování mezinárodněprávní ochrany ohroženým osobám; 4. podporuje zahrnutí nových závazků afrických států v Marrákešské deklaraci, jež se týkají boje proti nelegální migraci, organizovanému převaděčství a pašování lidí i posilování spolupráce v oblasti návratové politiky, tj. lepší ochrana hranic, posílení policejní a soudní spolupráce, intenzivnější výměna informací, identifikace nelegálních migrantů, rychlejší vydávání náhradních cestovních dokladů atd., a podtrhuje význam brzké realizace těchto opatření; 5. domnívá se, že právě podpora afrických zemí v jejich boji s nelegální migrací a organizovaným převaděčstvím představuje z pohledu EU a jejích členských států vhodný a účinný nástroj prevence dalšího případného zesílení migračních toků z tohoto regionu směrem do Evropy v následujících letech;

8. pověřuje předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Kromě toho, že jsem tak učinil, tak navrhuji, aby toto usnesení bylo hlasováno jako usnesení Poslanecké sněmovny, s tím, že dodávám, že až na drobné změny a doplnění bodu 7 jsem toto usnesení na výboru navrhl já jako předkladatel tohoto bodu. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já nebudu načítat další usnesení.

Děkuji.

Pak se to nestává pomocí, ale je to prostě obchod.